Dámy a pánové, já tady teď nevystupuji jako bývalý člen vyšetřovací komise, ale jako člen komise pro kontrolu GIBS a člen a předseda komise pro kontrolu odposlechů.

A my se domníváme na základě zkušeností, kterých jsme nabyli, by toto mělo být sjednoceno. Proto si dovolím načíst usnesení: